Tolerance k šíření nenávisti se totiž vždy vymstí.

Nicméně pokud jsou vyneseny takovéto výroky mimo Poslaneckou sněmovnu, tak platí pravidla jako pro každého jiného občana. My si musíme prostě být schopni za těmi výroky stát, nebo se za ně omluvit, pokud jsme se rozhodli, že jsme v tomto případě udělali chybu, ale omluvu jsme tady neslyšeli. Omluva tady skutečně nezazněla. Zazněla tady spíše obhajoba toho postoje.

Veřejně pronesená slova samozřejmě u poslance mají mnohem závažnější dopad.

Ať už je to kdekoliv. To si myslím, že se snad shodnout můžeme.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už tady toho bylo řečeno hodně.

A ráda bych připomněla, že vlastně záznam té historické přednášky, záznam hlavních faktů je nyní k dispozici všem, veřejnosti i nám, poslancům a poslankyním právě na webu Poslanecké sněmovny pod akcemi konanými komisí pro rodinu. Druhá věc, kterou bych ráda připomněla, je to, že slova, která pronášíme jako poslanci a poslankyně, určují nějakou míru toho, co je přijatelné. Nejde tedy pouze o to, jaký přesně byl obsah výroku pana Roznera, ale jde i o uvědomění nás všech, že máme velikou zodpovědnost za slova, která pronášíme. Není od věci připomenout, že skutečně stále není snadné být v naší zemi příslušníkem určitých menšin, mít jinou barvu pleti. Stačí, když se vaše dítě třeba začne přátelit ve škole s někým, kdo opravdu je snědší. A to je potřeba si uvědomovat i ve všech těchto souvislostech. A poslední věc, kterou bych ráda zmínila, je skutečně to, že my jako poslanci a poslankyně nemáme být žádní nadlidé. Naše činy mají být posuzovány příslušnými orgány. Samozřejmě, pokud by ta žádost o vydání byla vyloženě evidentně řekněme šikanózní, tak od toho to máme posuzovat, a ne paušálně udělovat. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně, máte slovo.

Také pokud skládáme na začátku funkčního období svůj slib, slibujeme, že budeme zachovávat Ústavu. Zachovávat Ústavu. A teď si to prosím spojte.

A měli bychom v naší rozpravě respektovat to, že neposuzujeme to, zda daný poslanec se dopustil, nebo nedopustil trestného činu. My vážíme, zda je důvod pro uplatnění imunity. A znovu opakuji, my jako poslanci a poslankyně máme zachovávat Ústavu. A imunita nám má sloužit k tomu, abychom takto činili a mohli tak činit svobodně. Pan premiér se omlouvá od tohoto okamžiku do konce jednání z pracovních důvodů. Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, já rozdělím své vystoupení asi na čtyři oblasti.

A dovolte mi vyjádřit soustrast všem rodinám a pozůstalým těchto obětí.

Přesto proti tomu stojí to, co tady zbývá ještě z parlamentní kultury, která má tradici několik století.

Prostě tak jak odsuzuji výrok kolegy Roznera, tak je to jeho postoj, jeho názor a já neumím sám sebe přesvědčit k tomu, abych porušil tu několik set let trvající parlamentní kulturu a hlasoval pro jeho vydání za výroky. A nakonec bych se přidal k těm, kteří kolegu Roznera vyzvali k tomu, aby tuto nešťastnou a trapnou kauzu ukončil tím, že se zde veřejně omluví.